Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poté co místopředseda Sněmovny zarámoval danou problematiku podle mého názoru vyčerpávajícím způsobem, si dovolím nyní jenom konstatovat, že výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu na své 31. schůzi ze dne 2. listopadu letošního roku po odůvodnění předsedkyně Kontrolní rady Grantové agentury ČR Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a rozpravě

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. Usnesení svým podpisem stvrdil jak zpravodaj, tak i předseda příslušného výboru, ale i ověřovatel Simeon Karamazov. To je z naší strany vše. Děkuji. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji, v tento moment. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné a já vás požádám, abyste načetl návrhy usnesení. Pokud se týká prvního usnesení, měli jste ho možnost vyslechnout, ale je tady samozřejmě i usnesení